Pokud jde o přípravu technického řešení, vláda 9. března vzala na vědomí informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce. Čili dostali jsme od Ministerstva financí informaci o tom, že se připravuje tato výjimka. Zakázka nemusí být veřejná, protože v jejím rámci se pracuje s informacemi utajovanými dle zákona. Podle informace, kterou jsme obdrželi, by tato zakázka měla být přidělena Státní pokladně Centru sdílených služeb, což je státní podnik, který zřizuje Ministerstvo financí. Čili jde o to, že tato zakázka bude poskytnuta v rámci vládního sektoru. Není to zakázka, která by měla být určena některé ze soukromých společností. Pokud jde o přesné načasování této zakázky, tady odkazuji na ministra financí a Ministerstvo financí, protože v tuto chvíli to bude jeho odpovědnost, aby postupoval v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s platnou legislativou. Tolik tedy velmi stručně ještě k poznámce o elektronické evidenci tržeb. Když se podíváte na politiku naší vlády a když se podíváte na politiku našich vlád v minulosti, tak není pravda, že bychom poškozovali živnostníky. Není to pravda. V době, kdy jsem byl ministrem financí, byly zavedeny nebo zvýšeny výdajové limity, paušální limity, které mohou uplatňovat živnostníci, a v zásadě v této podobě je uplatňují i dodnes. To bylo opatření, které bylo ve prospěch drobných podnikatelů a ve prospěch živnostníků. Čili odmítám paušální tvrzení o tom, že se snažíme poškozovat živnostníky. Možná to opatření o elektronické evidenci tržeb budou odmítat ti, kteří krátí daně, ale já si myslím, že pokud někdo krátí daně, tak je to nefér vůči těm ostatním podnikatelům, kteří daně platí.

Děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já s dovolením jenom krátkou na pana premiéra a opravdu teď spíše finančního charakteru. Ale prosím, a to mě tak strašidelně vytočilo dneska na tom článku pana vicepremiéra Babiše to přece není pravda, že to toho živnostníka, podnikatele nic nestojí.

Já myslím, že určitě nás čeká ještě v Poslanecké sněmovně zajímavá bouřlivá debata. Už se těším, až naše vláda sem předloží zákon o elektronické evidenci tržeb, a doufám, že to bude skutečně brzy, abychom na tu diskusi měli také dostatečný časový prostor, protože vnímám požadavek opozičních stran, abychom o tom diskutovali dostatečně dlouho na půdě Poslanecké sněmovny, jak jsem zaznamenal i dnes. Tohle je určitě norma, která si debatu zaslouží, a já chci také slíbit Poslanecké sněmovně, že nebudeme kvůli tomu vyhlašovat stav legislativní nouze, abychom tady projednali zákon o elektronické evidenci tržeb, ale mělo by to tady projít standardním legislativním procesem. Stejně trváme na tom, aby ten zákon prošel i Legislativní radou vlády, aby byl dostatečně diskutován ještě předtím, než bude předložen do Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen o tom, že to bude levnější, než kdyby si pořizovali registrační pokladny, které fungují na Slovensku. A povedeme diskusi a povedeme ji i na vládě, jakým způsobem tento náklad podnikatele zohlednit z hlediska jeho daňové povinnosti. Čili v každém případě to bude náklad, který by měl být zohledněn.

Děkuji za odpověď a nyní prosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli se snažíme udělat pořádek ve skladování munice na území České republiky. Poté, kdy v říjnu loňského roku došlo k výbuchu ve skladu ve Vrběticích, a došlo tam k opakovanému výbuchu, byly to celkem dva velké výbuchy, tak na základě toho jsme se rozhodli na jednání Bezpečnostní rady státu a na jednání vlády provést za prvé plošné kontroly na území celé České republiky na základě evidence, kterou má k dispozici Policie České republiky. Za druhé, rozhodli jsme se navýšit početní stavy policistů, kteří mají na starosti agendu evidence zbraní, střeliva a munice v České republice, protože tyto počty policistů byly v minulých letech sníženy až o 40 %. Vláda na to navýšení policistů také už poskytla v letošním roce finanční prostředky a budeme na ně poskytovat finanční prostředky i v rozpočtu roku příštího. Za třetí jsme se rozhodli provést revizi legislativy, která upravuje podmínky pro skladování munice na území České republiky. To jsou tři konkrétní opatření, která jsou nyní realizována v naší zemi. To znamená, tak jak je to možné, odvážíme munici z areálu ve Vrběticích s cílem odvézt veškerou munici z areálu ve Vrběticích.

Pokud jde o kontrolu ve Slatině, je to součást kontrolní činnosti, která dneska probíhá nejenom tam, ale probíhá po celém území České republiky, a v okamžiku, kdy je zjištěn problém ze strany Policie České republiky, tak Policie České republiky zahajuje příslušné vyšetřování. Já samozřejmě jako předseda vlády nemám ani nemohu mít konkrétní informace, které se týkají tohoto konkrétního policejního vyšetřování. Předpokládám, že policie bude postupovat v souladu se zákony obdobným způsobem, jako se postupuje ve Vrběticích.

My jsme v rámci České republiky nezdědili žádné připravené sklady pro takovouto situaci. My jsme ten prodej pozastavili a Armáda České republiky přizpůsobila a Ministerstvo obrany přizpůsobilo sklad v Květné k tomu, abychom tam mohli eventuálně skladovat munici, kterou její vlastníci nebudou schopni uskladnit bezpečně jinde.